Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony první čtení.

Takže jako první vystoupí předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Děkuji, pane místopředsedo.

Myslím si, že by bylo dobře, abychom dneska tento bod projednali. Já bych dal, prosím pěkně, alternativní návrh, a sice zařadit tento bod 528 na dnešek na 18.30. V případě, že by neprošel, tak abychom jím začali, a byl to vlastně první bod dnešního odpoledního programu.

Tak prosím, máte slovo. Pane předsedající, děkuji vám za slovo.

Jenom znovu připomínám, kolegové, ten důvod, co mě k tomu vede. Mám informace aktuálně z krajů, které ukazují, že 61 % našich středních odborných škol neupravilo žádným způsobem praktické části maturit. To znamená opravdu významná část praktických částí maturit bez úprav a bez posunu odstartovala 19. dubna, aniž bychom zároveň byť na jediný den za ten rok obnovili praktickou část přípravy na maturitní zkoušky. Já tu situaci pokládám za velmi závažnou, proto jsem to téma za sociální demokracii zařadila a proto činím i alternativní návrh k předchozím návrhům kolegy Faltýnka. A já doufám, že o tom nebudeme pouze mluvit, ale také že v rámci tohoto bodu tuto významně závažnou situaci vyřešíme. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, já si dovolím do programu navrhnout ještě opět malou změnu. Zopakuji trošku to, co jsem navrhovala už včera, ale samozřejmě se změnou.

Nechci nikoho rozhodně předbíhat.